Nikoho nevidím, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda si pan ministr nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Pouze připomenu, že podle článku 39 odst. 4 Ústavy k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v článku 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. A já tedy požádám, aby se nastavil potřebný počet hlasů na 120. Už máme. Mám zde požadavek na odhlášení. Já vás tedy opět všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste přečetl ještě jednou usnesení, o kterém budeme hlasovat.